A ti lidé si brali ty hypotéky a já to považuji za nefér.

Proto my jsme navrhovali i odpuštění POZE, těch obnovitelných zdrojů. Nechci se vracet k tomu solárnímu tunelu, na který platíme stále 27 miliard ročně.

A my jsme šetřili.

Takže to je samozřejmě problém, vy to kritizujete.

A my jsme například hasičům vyšli xkrát vstříc, aby dostali ty počty, které potřebují.

Takže o tom to je, tam se na tom neshodneme.

A kontrolní hlášení, ty podvody, ty karusely, to přineslo desítky miliard.

Energetika, Dukovany.

Tam určitě všechno budeme podporovat.

Takže nechci tady dlouho mluvit, zkrátka jsou věci, kde se neshodneme. My si myslíme, že naše země je ve skvělé kondici.

A můžete se spolehnout, že budeme, jak jsem to slíbil, konstruktivní opozice. Nám záleží na tom, aby naše země prosperovala, naši lidé se měli dobře, a já myslím, že to je společný cíl, a já vám za to děkuji, pane premiére. Nevidím žádného dalšího přihlášeného, proto připomínám, že podle § 85 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny se o návrhu na vyslovení důvěry vládě hlasuje podle jmen. K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Můžeme tedy přistoupit právě k tomuto aktu.